Děkuji panu poslanci Novotnému. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Petr Kudela. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, do systému jsem načetl dva pozměňovací návrhy, jeden pod číslem 3826 týkající se povinností velkomaloobchodů předávat potraviny neziskovým organizacím, které je budou moci předávat potřebným lidem zdarma. Druhý pozměňovací návrh pod číslem 3841.

Děkuji panu poslanci Kudelovi. Posledním zatím přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Ladislav Velebný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Velebnému. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem. Děkuji za slovo. Já v této fázi před rozhodováním podle nového způsobu tedy garančního výboru o dalším postupu při schvalování tohoto návrhu zákona, resp. při hlasování o pozměňovacích návrzích jenom řeknu jednu věc. Měl jsem určité ozvy z veřejnosti, zejména odborné zemědělské, že jsem tady nikoho nenabádal k tomu, aby některý návrh podpořil, nebo nepodpořil. Takže nevidím důvodu, abych byl obviňován z nějakého nabádání. Jako zpravodaj mám mít a dodržím neutrální roli. Procedura bude připravena garančním výborem tak, aby vyhověla požadavkům, a podle jednacího řádu je třeba vyhovět požadavkům na oddělená hlasování, to prostě jinak nejde. Jinak bych rád jenom shrnul krátce v drobné statistice, že v rozpravě obecné vystoupilo osm poslanců v řádném vystoupení, faktické poznámky zazněly tři, zpravodaj vystoupil, komentoval průběh k obecné rozpravě jedenkrát a pět poslanců a poslankyň vystoupilo v rozpravě obecné , kde krátce odůvodnili svoje návrhy a přihlásili se k návrhům, které jsou vloženy do systému. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Ptám se pana ministra. Nemá zájem o závěrečné slovo. Protože neeviduji návrh na vrácení či na zkrácení lhůty, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.